Děkuji.

Já bych byl rád, kdyby moje interpelace nevyzněla jako kritika, ale spíše žádost o pomoc. Stala se mi taková zvláštní věc, které nerozumím. V rámci zjišťování procesu toho, kdy se přetavuje evropská legislativa do té národní, jsem zjistil, že je za to zodpovědné oddělení pro legislativní proces EU, které se nachází na Úřadu vlády ve Vladislavově ulici.

Bylo mi řečeno, že mi za pět minut zavolá. Skutečně zavolala a ta odpověď byla zamítavá. Prostě pan ředitel Dušan Uher usoudil, že není žádoucí, aby poslanec z této Sněmovny navštívil pracoviště Úřadu vlády a mohl se tam podívat.

Takže já jsem vás chtěl požádat a poprosit, jestli by nebylo možné to oddělení navštívit, eventuálně třeba i ve vaší přítomnosti, kdybyste si na to někdy udělal čas. Prosím pana premiéra.

Děkuji za dotaz. Já se omlouvám.

Já jsem tam ještě ani vlastně nikdy nebyl na té Vladislavově. Ještě pan poslanec. Jenom velmi krátce bych vám chtěl poděkovat a budu se na to těšit.

Děkuji za slovo. Pane premiére, já bych vás rád interpeloval ohledně programového prohlášení vlády, ale přesto si neodpustím jednu poznámku na to, co tady zaznělo.

Ale teď zpátky.

A ještě bych se chtěl zeptat na plavební stupeň Děčín, který je v oblasti dopravy, ale podle všech studií vlastně žádný dopravní efekt mít nebude, naopak ohrozí životní prostředí, tak jestli naopak toto téma neplánujete z programového prohlášení vypustit. Děkuji. Prosím pana premiéra.

Máte pravdu.

A je lepší možná se zeptat pana ministra Brabce. Ještě pan poslanec. Děkuji.

Ale já bych tedy skutečně požádal o ujištění, že vláda skutečně neumožní další průzkum a těžbu zlata a že neumožní průzkum a těžbu břidlicových plynů, aby to zaznělo jasně, protože to jasně nezaznělo.

Děkuji za slovo.